Dále bych ráda, opravdu velice, velice ráda zdůraznila, že právě i ty sociální věci jsou přece něco úplně klíčového. Mnozí zde pracujete ve zdravotnictví, mnozí jste lékaři, zdravotní sestry. Přece všichni víme, že naše léčebny dlouhodobě nemocných, naše domovy poskytující péči seniorům nefungují vždy ideálně a že právě ti nemohoucí klienti, často ztrácející schopnosti nejen fyzické, ale i mentální, jsou obrovsky zranitelní. A kromě toho, že tento úřad, tato instituce vyzdvihuje pohled těchto klientů, zároveň hájí i zaměstnance, zároveň systémově upozorňuje na naprostý kritický nedostatek personálu, na to, že samozřejmě je patrné, že některé služby nelze poskytovat s tak obrovským nedostatkem personálu.

Skutečně není nic lepšího, než když jako stát umožňujeme sbírat tyto podněty z celé republiky, vyhodnocovat je a potom právě, přinejmenším jednou ročně jako dnes, hlasovat o nějakých nejdůležitějších navržených opatřeních. Já bych ještě závěrem za Piráty ráda zdůraznila, že co se činnosti této skutečně z našeho pohledu velmi důležité vyvažující složky státu týče, tak třeba inspektoráty práce díky iniciativě veřejného ochránce práv mají nově možnost pokutovat zaměstnavatel např. za nadměrné, opravdu významně nadměrné užívání kamer na pracovišti a narušování soukromí zaměstnanců. Je to příklad věci, kde je velice těžké nacházet balanc a zároveň je nadbytečné zatěžovat soudní soustavu všemi těmito případy.

Prosím, nezapomínejme na tohle všechno, až budeme za chvíli hlasovat.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Měla jsem možnost se s tím potkávat ještě jako senátorka. Když jsem si skutečně nevěděla rady, odkazovala jsem lidi, kteří za mnou chodili, právě na veřejného ochránce práv a vždycky se věci pohnuly, nebo prostě byli lidé nasměřování jinam. Skutečně patří velké poděkování. Chtěla bych ale upozornit ještě na dvě věci. Za prvé se přidat k tomu, že bychom se měli ale těm nálezům více věnovat jako Poslanecká sněmovna. My to můžeme udělat rychleji, než třeba to šlo ze Senátu. A za druhé bych byla velmi ráda, kdybychom kromě toho, že se dnes veřejná ochránkyně práv věnuje i záležitostem lidí se zdravotním postižením, kdyby se mohla věnovat šířeji i pacientské problematice obecně. Byla by to další kompetence, je na zvážení, jak to udělat.

Jinde ve světě tato instituce je, chrání zájmy dětí, věnuje se zájmu dětí a myslím si, že je to také věc, kterou je potřeba urychleně řešit. Děkuji ještě jednou veřejnému ochránci práv.

Ona mluvila o tom, jakou ochranu potřebují nevládní neziskové organizace, všichni ti aktivisté, kteří bojují proti různým stavebním záměrům, které náš stát jako stavby ve veřejném zájmu prosazuje a hodlá je realizovat. Všichni bychom se divili, kdybychom zjistili, kolik staveb má Ředitelství silnic a dálnic blokováno právě podáním, které provedli ekologičtí aktivisté a kteří se tím snaží zabránit těmto stavbám. Všichni víme, že třeba oprava dálnice D1 je stavbou ve vrcholném státním zájmu, přesto stát tu sílu čelit těmto aktivistům nemá a prostě bezmocně hledí na to, jak oni neustálými podáními blokují tyto stavby.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Jeho vystoupení vyvolalo minimálně dalších pět faktických poznámek.

Děkuji za slovo. Velmi mě mrzí, že pan Zahradník vůbec neposlouchal. Kolegyně Richterová nehovořila vůbec o aktivistech, hovořila o případech, kdy na pozemku, který patří například vám, někdo, váš, například soused, postaví načerno stavbu a úřady nejsou schopné to odstranit, a v této zemi se to bohužel děje. Vůbec nehovořila o nějakých spolcích ani aktivistech, ale o ochraně práv majitelů pozemků, kterým buď přímo na jejich pozemku někdo načerno něco postaví, nebo postaví něco v těsném sousedství tak, že jim třeba zablokuje okno. To jsou práva úplně normálních obyčejných lidí a vůbec nechápu, proč vám tohle vadí, zvlášť ODS, která kdysi hájila soukromé vlastnictví.

Bude v pořadí. Děkuji. Pan kolega Čižinský. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já bych jenom krátce zareagoval na některé předřečníky.